U nás nehrozí vůbec nic.

Pokud nebudeme trestat, řešit ty přestupky, pak to nebude fungovat. Ale přestupky bychom vyřešit měli. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Jenom krátká faktická poznámka.

Děkuji. V rozpravě pan poslanec Klaus, po něm pan poslanec Vácha. Prosím, máte slovo. Já bych se také rád vyjádřil k tomuto návrhu zákona.

Druhá věc, co chci říci.

No co na to říct. Zákony, které vznikají na základě nějaké okamžité situace, jsou většinou špatně.

To tak prostě je, já to těm lidem nevyčítám, ale prostě jeďte tam.

A poslední věc.

Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Vácha, po něm pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě by zajímalo, jestli ti, kteří se podepsali pod návrh toho zákona, vůbec ten zákon znají, protože v tom zákoně tohle už je.

V § 2 se definuje omezení a omezení znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu nebylo nijak překáženo. Takže pokud pojede kamion a bude chtít předjíždět jiné vozidlo a bude tím předjížděním překážet někomu jinému, tak porušuje dopravní předpisy, měla by tam být policie a ta policie by měla konat. Pokud do toho zákona dáme hned za bod čtyři navrhovaný bod pět, tento navrhovaný bod, tak se nic nezmění. Dokud tam ta policie nebude a nebude vyžadovat dodržování zákona, tak se vůbec nic nezmění, protože my už to tam dneska máme. Podle mého názoru je to úplně, úplně zbytečný zákon. Já nevím, jestli jste si to četli, když jste to psali. Ale je úplně jasné, že dneska kamiony nesmí předjíždět. Pokud to schválíme, tak nebudou smět předjíždět i v době, kdy ta dálnice bude úplně prázdná.

Úplně prázdná dálnice! Podle mého názoru je to nesmysl. Říká to ten odstavec čtyři.

Takže já považuji tady tu novelu zákona za naprostý nesmysl. Naprostý nesmysl. Je to úplně zbytečná novela. Dneska už to v zákoně máme. Máme to řešeno mnohem lépe.

Já nekritizuji policii za to, že nefunguje.